Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl.

To znamená jako bod číslo 5, pokud se nepletu. Ano, děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Pan poslanec Kádner si přeje nový bod, a to informace vlády k ochraně českých hranic. A přeje si jej dnes po pevně zařazených bodech.

Tento návrh přijat nebyl.

Tento návrh byl přijat.

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh přijat nebyl.

Tento návrh nebyl přijat.

Takže dnes jako třetí bod.

Tento návrh přijat nebyl. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které padly. Nejsou námitky.